Já bych poprosila, a vidím, že už je i za navrhovatele zde přítomen pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Zároveň bych požádala, aby také zaujal místo zpravodaj. A nyní bych poprosila pana ministra financí, aby uvedl předložený návrh. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Toto bylo vetováno. Lhůta na projednání mezi prvním a druhým čtením byla z rozhodnutí Sněmovny zkrácena na 30 dnů.

Jinými slovy to znamená, že před druhým čtením nebyl podán žádný pozměňující návrh.

V tuto chvíli hovoří pan ministr financí. Děkuji, paní místopředsedkyně. Takže hlavním důvodem je implementace přepracovaného znění směrnice, kterým se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Cílem všech těchto změn je snaha o eliminaci daňových úniků, ke kterým dochází v oblasti spotřebních daní. Nad rámec transpozice vláda zapracovala už v tom původním návrhu zákona zásadní připomínku Svazu průmyslu a dopravy, a to abychom zachovali možnost vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, za uvedení tohoto návrhu. Jak jste už i řekl, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 176/1 a 2. Nyní bych poprosila, aby se za zpravodaje ujal slova pan poslanec Kukla a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích a zároveň aby je odůvodnil. Děkuji. Máte slovo.

V rámci jednání výboru nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní si dovolím otevřít obecnou rozpravu. Vidím paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alenu Schillerovou. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.